Proti EET jsou všechny opoziční strany, protože to je opatření, které negativně dopadne na životy několika set tisíc lidí. To se prostě týká osobně několika set tisíc lidí a za tyhle lidi se tady snažíme bojovat, protože si myslíme, že ta byrokracie, kterou vy na ně valíte, a není to zdaleka jenom EET, je prostě nepřiměřená. A jediný způsob, jak se proti tomu můžeme ozvat ve chvíli, kdy věcné argumenty bohužel na výboru padají pod stůl a zákon se nijak neupravuje pod věcnými argumenty, tak jediné, co nám zbývá, je snažit se vás přesvědčit tady na plénu svými argumenty.

My máme odliv kapitálu z České republiky 400 mld. korun ročně. 400 mld. korun každý rok odteče z naší ekonomiky do zahraničí. To je reálně ten největší ekonomický problém, který dneska máme. Já bych očekával, že vláda bude hledat cestu, jak tenhle problém umenšit minimálně s výhledem do budoucna.

A je to obrovský ekonomický problém, který nám reálně brání dohnat západní Evropu.

To jsou věci, na které se vláda má soustředit.

To, že někdo má EET pokladnu, nemá vliv na to, jestli účtenku vydá, nebo nevydá. Ty dvě věci nejsou propojené.

On o tom bohužel přesvědčil veřejnost.

To samotné tvrzení o narovnávání prostředí ve chvíli, kdy tady máme různé typy podnikání. Naštěstí to zrušil Ústavní soud a zachránil ten náš eshopový sektor. Stejně tak absurdní EET pro platby kartou, které naštěstí zrušil Ústavní soud. Je tady spousta typů podnikání a tvrdit, že když pro všechny různé typy podnikání zavedeme jednu stejnou plošnou regulaci, tak tím nějakým způsobem narovnáváme prostředí vždyť je to nesmysl.

A ještě jedna poznámka. EET taky přináší obrovské náklady. Ty vláda raději nevyčísluje, protože by jí mohlo vyjít, že to stojí víc, než kolik to údajně vynese.

Místo toho se dělají kontroly, pak někdo dá účtenku o minutu pozdě, nebo má špatné datum na pokladně, kolega Munzar tady říkal velmi smutné příklady zcela absurdních pokut, a místo toho, aby se řešilo, jestli někdo podvádí, nebo nepodvádí, tak se řeší, jestli dodržuje byrokratickou povinnost, kterou na něj někdo jiný navalil, a vůbec nepřemýšlel o tom, jestli to dává smysl, nebo nedává a jak to dopadne zvlášť na ty nejmenší. Tak to jsou náklady na straně státu.

Ten rozdíl je v tom, že transakce v obchodech a restauracích probíhají veřejně. Tím, že ty transakce probíhají veřejně, je díky tomu možné kontrolovat bez nějakého zapojení do té transakce, jestli skutečně ten podnik vydává nebo nevydává účtenky. Zatímco u těch transakcí, které probíhají mezi dvěma lidmi typicky v soukromí bez přítomnosti dalších osob, nic takového není možné. Prostě už i vládní poslanci přiznávají, že asi daňová správa nebude dělat kontrolní vymalování pokoje.